Já bych nerad, aby mě třeba pak někdo nutil, abych to opakoval, když tady nebyl zpravodaj.

Ten klub by si měl vzít přestávku, ne, když nemá zpravodaje. Už je tady.

Jak na člověka ty hry působí, na tyto a jiné otázky se pokusme nalézt odpovědi.

Jinak si samozřejmě dělejte, co chcete.

Doporučuji k přečtení.

Z výše uvedené definice nám plyne závěr, že hry představují dobrovolnou činnost spočívající v nutnosti najít vlastními silami vytvořenou okamžitou odpověď na nastalou situaci v rámci stanovených pravidel, a to vše ve fiktivním prostředí hry.

Především se zdůrazňuje význam her pro vývoj dětí. Říkám to zde proto, aby prostě slovo hra a hazard nebylo vnímáno čistě jako negativní.

U dospělých jedinců však tento význam her hraje již jen malou roli. Z pohledu individuální psychologie je hraní her motivováno úsilím pro získání moci a sebeuplatnění.

U her se rovněž projevuje aspekt udržování sociálních kontaktů. Tento aspekt přetrvává i tehdy, jestliže je jedinec jediným účastníkem hry, a to díky následné komunikaci o hře a snaze získat společenské ocenění. Tímto se dostáváme k dalšímu motivačnímu faktoru hraní her, kterým je ovlivňování sociálního statusu jedince.

Také velmi blízký přítel a spolupracovník pana ministra financí Babiše Karel Janeček pokud vím a pokud mu to věříme, získal svůj prvotní kapitál z pokerové hry a pomohl mu získat významný společenský status. Hry však mohou působit také jako cenný diagnostický nástroj.

Teď prosím, abychom se soustředili na to, jaké jsou prvky a funkce her.